Tolik asi ve velmi stručné reakci, protože samozřejmě právní argumenty bychom tady mohli vznášet o protiústavnosti. Pokud tento zákon i s těmito pozměňovacími návrhy bude schválen, nic nebrání hnutí ANO, aby se obrátilo na Ústavní soud, aby ten posoudil protože ten jediný může posoudit, jestli nějaký schválený zákon je protiústavní nebo není, tak aby toto posoudil. Protože nechci zdržovat tuto debatu, tak rovnou zmíním a odůvodním pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím potom ještě v podrobné rozpravě. Já jsem i na základě debat a jednání ústavněprávního výboru znovu vložil do systému návrh, který skutečně říká, že člen vlády nesmí být ovládající osobou podnikající právnické osoby, to znamená ovládat a vlastnit 40 a více procent dané firmy, s tím, že ten návrh je řekněme v obecné poloze a já v něm neřeším, co dalšího má ten člen vlády případně udělat, zda ten podíl převést, vzdát se ho a podobně.

To skutečně pokládám za nepřijatelné a za kolosální střet zájmu soukromého a veřejného. Ten druhý pozměňovací návrh, ke kterému se chci přihlásit, znamená protože jak jistě víte, ústavněprávní výbor podpořil můj návrh, aby se firmy, které alespoň z 25 % vlastní člen vlády, nemohly účastnit veřejných zakázek. Pokládám skutečně za nepřijatelné, pokud člen vlády má, a to nepochybně má, exkluzivní informace, tak aby na jedné straně rozhodoval o miliardových výdajích ze státního rozpočtu a na druhé straně aby jeho firmy byly příjemci veřejných peněz z veřejných zakázek. Proto navrhuji ještě nový pozměňovací návrh, obdobné ustanovení, aby ty firmy, které alespoň z 25 % vlastní člen vlády, nemohly pobírat nenárokové dotace a investiční pobídky, protože to je stejný princip. Já nevidím důvod, pokud v Rakousku tato úprava platí, proč by nemohla platit také v České republice.

Tolik asi z mé strany. Pak se v podrobné rozpravě ještě přihlásím k těmto dvěma pozměňovacím návrhům. Děkuji za pozornost. Prosím, pane zpravodaji. Pane předsedající, děkuji za slovo.

Měl jsem dva předřečníky. Já bych nejprve zvolil stejný postup jako kolega Plíšek a krátce bych reagoval na jeho slova, která zazněla před chvílí. Mrzí mě od něj, že používá jako právník některé věty, kdy uvádí a hovoří o činnosti s odkazem na Ústavu, když přece prosté vlastnictví není činnost.

Toto není činnost a nemělo by to být zaměňováno. Pak tady bylo zmíněno Chorvatsko. V Chorvatsku je takový přísný zákaz, nicméně, já se k tomu možná ještě dostanu ve zbylé části svého příspěvku, ale v Chorvatsku mají na tyto instituty vytvořené podmínky. Po dobu, kdy se daný člověk stane členem vlády nebo premiérem, může podle zvláštního právního předpisu svůj majetek svěřit do správy prověřeného subjektu, zpravidla tuto činnost vykonávají advokátní kanceláře, ne že bych lobboval za advokátní kanceláře, ale zkrátka a dobře mají tam takovou kompetenci, a po skončení funkce plynule opět získává svůj majetek a může pokračovat dál. Nám tento institut chybí, a kdybychom přijali tuto právní úpravu, tak by to bylo plácnutí do vody.

Já bych rád dostal tu debatu zpátky na koleje, kde byla, i když samozřejmě já jsem s naším panem předsedou klubu nekoordinoval příspěvek a on část těch argumentů, které jsem chtěl použít, použil dříve.

Máme stejný zájem, aby se projednávalo to podstatné. V tom zákoně se řeší sjednocení evidenčních orgánů, povinnost podat oznámení o majetku na začátku funkce, zpřísnění a rozšíření zákazu konkurence podle § 6, hlavně vytvoření adekvátního systému sankcí, tak aby celý systém byl funkční. A teď co se stalo. Z ničeho nic z toho všeho máme lex Babiš. A veřejnost, resp. média nic jiného v této souvislosti nezajímá. To dobré a užitečné se nám vytrácí.